Děkuji.

Děkuji. Paní ministryně, vy vždycky máte úžasný dar převést tu debatu úplně někam jinam. Tady je prostě základní problém. Vy jste říkala celou dobu, že EET je nástrojem ke kontrole plnění daňových povinností.

A můžeme se bavit o pokutách, které jsem tady interpeloval, o kterých jsme se tady bavili několikrát.

A můžeme se bavit právě proto o tom, jak jednotliví kontroloři chodí a provokují jednotlivé restauratéry a obchodníky a snaží se je za každou cenu nachytat.

Nevím, kolegyně, kolegové, jestli z vás někdo chodí jednou za čas na pivo.

A paní ministryně, vy jste mi neodpověděla, jakým způsobem vydáním souhrnné účtenky obchází ten daňový subjekt své daňové povinnosti. Vždyť tu účtenku vydal, tu tržbu zaevidoval, tak jak obchází své daňové povinnosti? No, já si opravdu nemyslím, že úkolem kontrol Finanční správy je sledovat jednání okolních hostů v restauracích a hospodách. Myslím, že skutečně toto není jejich úkolem.

Takže to je moje poznámka.

Navrhuji to proto, abychom my jako Sněmovna ukázali podnikatelům a podnikatelskému prostředí, že nám není jedno, jakým způsobem Finanční správa a státní moc nakládá se svými svěřenými kompetencemi a jakým způsobem je využívá a zneužívá proti jednotlivým podnikatelům.

Takže naším úkolem je brzdit a nacházet přiměřenost.

A dala ho jak Finanční správě, tak našim podnikatelům. Proto navrhuji vyslovení nesouhlasu. Děkuji. Děkuji za slovo. Asi bychom si měli vyjasnit obecně postavení Finanční správy. Že pokud přijde podle mého názoru oprávněná kritika, nějaký příklad, tak zodpovědný politik, ministr financí řekne já nic, nic nemůžu zjistit, to je podle zákona, co po mě chcete, já přece nebudu porušovat zákon. Kdo nese politickou zodpovědnost za chybná a nezákonná rozhodnutí Finanční správy? Nikdo.

I Finanční správy, pokud se nepletu.

Nic se nestalo, vyšetřování skončilo, rozsudek padl, zapomeňte. To je přece neuvěřitelné.